Paní poslankyně Červíčková bude předčítat usnesení zahraničního výboru.

Já si uvědomuji, že ono to tu dynamiku tomu procesu dává, nicméně se nedomníváme, že to je dynamika nadějná. Děkuji za pozornost. Děkuji a s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl navázat nikoliv na vystoupení pana kolegy Lipavského, ale na ty opakované polopravdy a černobílé výklady, které tady zazněly z úst pana poslance Valenty, a nenechat reagovat pouze paní kolegyni Válkovou. Protože to, co tady zaznělo, jsou skutečně lži.

Děkuji. Pan poslanec Marek Benda v rozpravě, připraví se pan poslanec Pavel Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

Druhá poznámka k panu poslanci, resp. ministrovi Zaorálkovi. Chtěl bych říci slovy francouzského klasika, myslím, že propásl svoji příležitost mlčet, a to nikoliv tím dopisem, ale svým dnešním vystoupením. Kdyby tady pan ministr Zaorálek neměl zase potřebu si tak trochu zaexhibovat a říct, že všemu rozumí, tak jsme mohli být s bodem již dávno hotovi poměrně klidným usnesením zahraničního výboru, které si přesně uvědomovalo, že se bohužel vykročilo nějakým směrem, který se zdál zejména České republice, ale i Izraeli nevhodný a nešťastný.

O tom nikdo nepochybujeme, všichni bychom to podepsali. Jediná pochybnost, která z naší strany zaznívá, jestli když můj přítel dělá botu, je dobré to napsat do novin.